Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedli jsme dva dny usilovnou debatu.

V každém případě já si za těch mnoho let, co jsem v Poslanecké sněmovně, nepamatuji, že by se jednomu jejímu členovi nějaká diskuse věnovala tak dlouhou dobu. Jméno Andrej Babiš tady bylo skloňováno v každém druhém či třetím vystoupení. Já bych si proto na závěr této diskuse dovolil velmi zdvořile požádat pana předsedu hnutí ANO, pana poslance Babiše, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího si dovoluji požádat pana poslance Babiše, zda by nevystoupil, zda by nás, Poslaneckou sněmovnu, neoslovil, zda by nám nesdělil své stanovisko. A my všichni si ho jistě rádi velmi pozorně vyslechneme. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, v této zemi se krade.

A pak si za rok povíme úplně něco jiného. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem to vydržel dva dny. Jsem také nováček. Celý život jsem makal na šachtě.

To není možný!

Opravdu já jsem si to už na té šachtě mohl dožít. Mohl jsem si to dožít.

Ti lidé, horníci jedu tam ve středu na Důl Paskov ti horníci čekají, co my tady uděláme, kdy bude vláda, kdy začnete plnit ty předvolební programy, kdy nám dáte místa. To ty lidi vůbec nezajímá! Já vám řeknu takový příklad. Já jsem byl závodní dolů. Měl jsem havárii. Dole zasypaní horníci. Ti horníci čekali na pomoc.